Já už budu velmi stručný. Za prvé si myslím, že není úplně šťastný nápad, a mluvil jsem o tom s ministrem kultury, když nastupoval do resortu, že není úplně šťastný nápad, že vlastně ty finanční prostředky, které jsou určeny na financování církví a souvisí i s finančním narovnáním v rámci církevních restitucí, jsou součástí kapitoly Ministerstva kultury, protože to strašně zkresluje situaci v resortu jako takovém, že v okamžiku, kdy třeba teď v rámci toho narovnání se ty finanční platby zvyšují, tak to fakticky zvyšuje objem prostředků, které procházejí přes rozpočet Ministerstva kultury, aniž by to samozřejmě přímo ovlivňovalo ty priority, které vláda ve své kulturní politice má. Takže já bych pokládal z dlouhodobého hlediska za lepší, kdyby se výdaje spojené s financování církví, s financováním řešení církevních restitucí vyňaly z kapitoly Ministerstva kultury a byly třeba financovány v rámci všeobecné pokladní správy nebo nějaké jiné takovéto neutrální kapitoly státního rozpočtu a nezkreslovaly objem výdajů na kultuře.

To znamená, dochází k nominálnímu nárůstu výdajů v rámci kapitoly Ministerstva kultury, ale je to podle mého názoru zkresleno i těmi výdaji, které jsou používány na financování církví. Přikročíme k další interpelaci. Pan poslanec Petr Bendl bude interpelovat pana premiéra ve věci arbitráže Českých drah a Škody Transportation. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, pane předsedající, kolegyně, kolegové.

Nato to komentovali někteří vaši ministři.